Proto jsem navrhl na posledním zasedání ústavněprávního výboru usnesení, které bylo, tuším, podpořeno všemi přítomnými poslanci napříč politickým spektrem.

Tudíž ústavněprávní výbor žádá o to, a já velmi apeluji na vládu, potažmo na Ministerstvo financí, potažmo na MPO, aby zajistily opravdu dostatečný materiální, finanční a personální základ pro výkon této činnosti. Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás ve stručnosti seznámil se třemi pozměňovacími návrhy, které jsem předložil, a ke dvěma se přihlásím. Chtěl bych na začátku poděkovat Ministerstvu průmyslu a obchodu za spolupráci a také za to, že tento tisk předložilo, protože si myslím, že může v mnohém pomoci. Ten první pozměňovací návrh je zcela technický.

Jeden, ten jednodušší pozměňovací návrh zavádí povinnost pořadatelů předváděcích akcí nebo jejich organizátorů, aby na letácích, které už dnes povinně musí být oznamovány, musí mít určité náležitosti, byla také uvedena cena toho výrobku, který je nabízen, aby si každý ze spotřebitelů mohl doma ještě předtím, než takovou akci navštíví, i když my mu to všichni nedoporučujeme, a přesto tak učiní, aby si mohl ověřit skutečnou cenu tohoto výrobku a nedivil se poté, že koupil věc, která je zcela předražená. No a ten druhý návrh, který prošel ústavněprávním výborem, spočívá v tom, že pořadatel předváděcí akce by po dobu sedmi dnů od prodeje, od toho, kdy uzavře smlouvu, nesměl inkasovat od zákazníka, od toho, komu prodal nebo dodal zboží, žádnou finanční částku. Zjednodušeně řečeno, nemohl by tedy po těch sedm dní inkasovat peníze, protože po tu dobu 14 dnů běží možnost odstoupit od této smlouvy. V mnoha případech se stalo, že spotřebitel zakoupil zboží, zjistil, že s ním není spokojen nebo že to zboží je předražené, do 14 dnů odstoupil a bohužel se žádných peněz nedočkal, byť na ně ze zákona má nárok, protože firma byla přepsána na bílé koně, byla v insolvenci či jiným způsobem skončila. Ještě horší případ nastal ve chvíli, kdy spotřebitel učinil vše, co má, to znamená nejen že odstoupil od smlouvy, ale i vrátil zboží, v takovém případě obvykle byl i bez zboží i bez peněz. Takže těmto situacím by mělo zabránit to, že po těch sedm dnů bude mít spotřebitel možnost odstoupit, aniž by do té doby zaplatil. Samozřejmě lepší řešení by bylo, kdyby ta doba byla 14 dnů po celou dobu možnosti odstoupení, ale to by naráželo na evropskou směrnici, takže proto tento model zvolen nebyl. To je tedy vše a já bych vás poprosil o to, abychom dnes ten tisk doprojednali a abychom byli schopni ve třetím čtení jej schválit. Původně jsem hovořil tady ještě o tom, že by bylo možná dobré zavést kauce pro organizátory předváděcích akcí, a snažili jsme se najít správné legislativní řešení. Ale musím konstatovat po mnoha debatách se zástupci resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, že by to naráželo na řadu technických problémů živnostenského zákona, takže jsme zvolili toto jiné řešení, o kterém jsem hovořil. Děkuji za pozornost.

Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ale ústavněprávní výbor také chce přenést v rámci tohoto zákona mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z České obchodní inspekce také na další subjekty věnující se řešení spotřebitelských sporů, které nazývá jinými subjekty pověřenými Ministerstvem průmyslu.

Na hospodářském výboru byl mimo jiné předložen také návrh na stanovení parametrů pro zřízení informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele.

Aby však měla taková databáze skutečně ochranný význam pro spotřebitele, je potřeba, aby spotřebitele nějak chránila.

Například to, aby zájemce byl do databáze zaveden bez jeho souhlasu.